Takže vrátím se k tomu nepochopení anebo nevůli, kde vláda místo toho, že bere peníze důchodcům a chce brát zaměstnancům a chce, aby lidi platili vyšší daně, všichni, i studenti, tak nechápe, že se má starat o příjmy. A je pravda, že ty příjmy se nerozpočtují.

Další velká kapitola nepochopení a neschopnosti vlády jsou evropské fondy. Když jsme my byli ve vládě, tak jsem trénoval často paní ministryni financí, aby mi řekla, kolik má v tom peněz. A ona samozřejmě to říkala ministrům. Protože ten systém je nenormální. Ten systém je takový, že evropské dotace stát zálohuje, takže nejdřív dá peníze a potom jde do Bruselu žádat o peníze. Ale je to takový systém, tak to funguje. Nemá to sice logiku.

Ano?

Ano? A hlavně tam vlastně zbývá ještě certifikovat, to znamená, požádat Evropu o 128 miliard.

Takže to jsou příjmy rozpočtu, o které podle mých informací se moc ani pan premiér, ani ministři nestarají. To znamená, že teď by mělo být to tempo až 15 miliard měsíčně.

Ale o tom nikdo nemluví.

No tak velká škoda, že paní Černochová není ministryně zdravotnictví.

Proč o tom mluvím?

A samozřejmě za naší vlády jsem to okamžitě řešil. A samozřejmě by bylo dobré, kdyby pan ministr Bartoš pochopil, co je to přezávazkování. No, a on to neřeší.